A toto rozvírání není úplně šťastné. A vždycky pod dojmem nějaké situace, která je celospolečensky závažná, jako byla velká ekonomická krize, která postihla svět, dneska máme pandemickou krizi, která postihla svět, vždycky přistupujeme tady k těmto tendencím. Proto KSČM vítá tuto snahu a je dobře, že se konečně snad podaří navázat tyto prostředky na mzdy.

Zároveň chci zdůraznit, že Komunistická strana Čech a Moravy již dlouhodobě je solidární. Je solidární a naši zastupitelé, poslanci ve všech úrovních výkonu samosprávy ze svých odměn, které dostávají, jsou solidární a přispívají. A málo se to možná ví, ale my se na to díváme opravdu střízlivě, a jsme tady proto, abychom hájili zájmy našich voličů a občanů České republiky a nejenom své vlastní. Máte slovo. Děkuji za slovo. Ony to jsou opravdu platy ústavních činitelů. Není to pravda.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka poslanec Kalousek.

Pokud by se tak stalo a oni si vysoudili ono takzvané legitimní očekávání, prosím pěkně, jenom vzpomínku. Kdysi si moc soudní prolobbovala, že její platy budou součástí zákona o platech ústavních činitelů.

Děkuji za slovo. Chtěl jsem poprosit kolegy, abychom tady neoperovali nějakými ústavními stížnostmi a ani nevystupovali ve vztahu, který by mohl být vykládán tak, že to nějakým způsobem vytváří nenávist vůči nějaké skupině, ať už jsou to soudci, nebo státní zástupci a podobně. Ústavní soud skutečně je vrcholným orgánem ochrany ústavnosti. Posuzuje ty záležitosti, a není to tak, že by vždycky rozhodoval ve svůj vlastní prospěch, ale je tam nějaká judikatura, kterou je vázán.

Že se mají vyvíjet, řekněme, srovnatelně, jako jiné stavovské profese. My jsme v situaci, kdy dochází ke zmrazení i ve státním sektoru. Platí to na soudce, státní zástupce. Nenavrhuje se snížení, takže ten návrh z hlediska ústavnosti je naprosto v pořádku. Myslím si, že ten zákon obstojí i bez toho, abychom tady zdůrazňovali, že se budou zvyšovat někomu platy v návaznosti na novelu daní, která byla schválena včera. Děkuji.

A to si vymohli soudci obecných soudů, tyto platy.

A tam se do těchto věcí vůbec, vůbec, vůbec, vůbec nesahá.

Děkuji.